Protože EET samozřejmě je daleko větší zátěží pro malé podnikatele, pro drobné podnikatele než pro ty velké. A proto vede ke snižování konkurence. Dovolím si vám říct jenom jedno dvě čísla.

A myslím si, že dneska je unikátní příležitosti, abychom si skutečně začali vážit podnikatelů, začali si vážit aktivních lidí a snažili se jim ty překážky administrativní, regulační, které mají na této cestě, odstranit. Takže vás poprosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, které já a mí kolegové načteme v podrobné rozpravě, kde samozřejmě tím nejdůležitějším návrhem je zrušení elektronické evidence tržeb. Děkuji za pozornost. Nyní je čas pro vystoupení paní poslankyně Věry Kovářové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, klub STAN vítá rozhodnutí Ministerstva financí a předložilo novelu zákona o EET s tím, že bude odložena do konce roku 2020. Jsem také ráda, že si paní ministryně vzala poučení z toho, co tady zaznívalo ze strany opozičních poslanců, a samozřejmě že toto vítáme. Podnikatelé mají totiž opravdu jiné starosti, a je tedy zbytečné je zatěžovat dodatečnými administrativními povinnostmi což cituji z důvodové zprávy. A bude to samozřejmě pro ně úleva v době, kdy řeší existenční problémy. Argumenty, které zazněly na rozpočtovém výboru ze strany paní ministryně, proč neodsouhlasili takovýto návrh již v případě té první novely, byly myslím liché v tom ohledu, že ještě tehdy nevěděli, jaká bude situace.

Proto se tedy ptám: pokud se neočekávají žádné významnější výpadky, tak k čemu tedy EET vůbec máme? Když nebudou žádné významnější výpadky, tak asi nebudou, ani až to bude normálně fungovat, žádné významnější přínosy.

Z toho důvodu budeme navrhovat a předložili jsme pozměňovací návrh na zrušení třetí a čtvrté vlny EET právě s ohledem na toto vyjádření v důvodové zprávě.

K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.

Já si nejsem jistý, že bychom mohli nalézt příhodnější okamžik na zrušení elektronické evidence tržeb. Paní ministryně by měla dospět stejně jako u toho propadáku, tedy Účtenkovky, k tomu, aby poté, co ji nesmyslně měsíce hájila, aby uznala, že Účtenkovka byla hloupost, a potichu ji Ministerstvo financí zrušilo.

To je přece nesmysl.